A já na tomto místě si dovolím nesouhlasit s panem ministrem zdravotnictví, jak zmínil v dopolední části tu situaci, co se týče žádostí na projekty na schválení v rámci přístrojové komise ministerstva.

Co bude v příštím roce nikdo, nikdo neví. Materiál. Materiál nezbytný pro provoz zdravotnického zařízení zčásti zmínila, vaším prostřednictvím, paní předsedající, paní kolegyně Pastuchová.

Děkuji vám za pozornost. Já také děkuji, pane poslanče. Já pouze jenom zareaguji, protože mi chodí nějaké zprávy, že nevidí pana ministra financí, pana Zbyňka Stanjuru.

Takže pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, já si dovolím říci jenom některé věci, protože něco už řekli moji kolegové a jenom bych navázal.

Tady to zaznělo, že to je 1,2 miliardy je jedna okresní nemocnice.

Takže to je jedno konkrétní číslo. Dále bych chtěl říci, že tady to sice bylo řečeno mým kolegou před chvílí úplně precizně, ale já to zkusím říct úplně obyčejně pro nelékaře.

To znamená, že za každou diagnózu je určitý počet peněz, který se nenavýší.

Ano, předchází tomu dohadovací řízení, které je pro jednotlivé segmenty. Ale tím chci říct, že příjem peněz je zkrátka omezen a je jasně dán. Můžeme si potom žádat o určité navýšení, pokud tam kapacita je, ale to je dáno zase jenom do určitého rámce. To je pro nemocnice. Samozřejmě je tam i část ambulantní, takže za ošetřené pacienty takzvané body jsou potom propláceny, zase finance za ty body.

Ale zase, když se uzavírá ta základní dohoda, tak je tam navýšení počtu bodů nebo počtu haléřů za daný bod. A za situace, co tady bylo řečeno, jakým způsobem nabíhají jaksi platby za energie a za další výkony, tak ta zdravotnická zařízení, ať soukromá, nebo státní, to v tom těžko budou zhodnocovat, protože taková inflace, jaká tady je v současnosti, tady nebyla dvacet let. A těžko se to jednoznačně do toho rozpustí, aby se to poznalo.

Jedna varianta je ta, že buďto to už neustojíme, v tom případě řada ordinací, kde je dotyčný lékař staršího, předdůchodového nebo důchodového věku, tak tu ordinaci může i zavřít a ta péče nebude zajištěna. A druhá varianta těch mladších, a nejsme tady v devadesátých letech, kdy všichni sklopili hlavu, tak řekne: Dobře, já vypovím smlouvu se zdravotní pojišťovnou a budu chtít léčit za cash. Budu chtít léčit za hotový. A tím můžeme rozkolísat ten zdravotní systém výrazným způsobem, protože všichni, kteří se budou chtít léčit na pojišťovenský systém, tak zahltí už tak zahlcené příjmy nemocnic jak fakultních, tak okresních. Z hlediska předvídavosti systému, tak sami jste říkali a navazujete na to, že chcete a já to vítám, že tady bude systém toho, že bude valorizace za platby státních pojištěnců. Nicméně i ti zdravotníci s předvídavostí měli naplánováno, jaké budou příjmy.